Upřímně řečeno, ne že by tam nebyly i některé hlasy, které směřovaly vůči registru dlužníků jako takovému, případně které bojovaly za to, že registr dlužníků by mohl být dobrovolný.

Tuto věc jsme si snad se senátory vysvětlili, aspoň doufám, ale přesto tam zůstaly některé další problémy. Senátoři se shodli na tom, že se jedná o právní úpravu, která významným způsobem zasahuje do základních lidských práv, a že tuto skutečnost navržená právní úprava registrů dostatečně nereflektuje. Zejména není jasný dozor nad dodržováním stanovených povinností, nejsou stanoveny sankce za jejich porušení, nejsou ošetřeny mechanismy bránící zneužití shromažďovaných dat. Senátoři dále kritizovali absenci konzultací s věcně příslušnými subjekty, zejména s Úřadem pro ochranu osobních údajů a Ministerstvem financí. V neposlední řadě vytýkali právní úpravě její nedostatečnou propracovanost. Poté co jsem při projednávání návrhu zákona na schůzi Senátu vyslechl uvedené obavy a výtky, přiklonil jsem se k názoru, že právní úprava registru dlužníků by měla být z projednávaného zákona vypuštěna a po jejím dopracování předložena buď samostatně, nebo jako součást nového zákona o spotřebitelském úvěru, případně jako součást zákona o ochraně osobních údajů. Vážené poslankyně, vážení poslanci.

Riziko, pokud přijmeme poslanecký návrh, je, že se může ukázat, že senátoři v některých věcech poukazujících na menší propracovanost registru dlužníků, by se mohlo stát, že bude zapotřebí nějaká novela týkající se této specifické části předkládaného zákona.

Nemá zájem. Také nemá zájem. V tom případě otevírám rozpravu. Prosím, pane senátore, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené milé poslankyně, vážení poslanci, pan ministr zde uvedl, proč Senát vrátil tento zákon s pozměňovacími návrhy. Já bych uvedl pouze následující. Pozměňovací návrhy v bodech 1, 3 a 7 přílohy usnesení Senátu řeší vypuštění části páté článku změna zákona o ochraně spotřebitele, to je v části týkající se informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele.